Paní poslankyně, máte slovo.

Vážené kolegyně, kolegové, nechte tady paní poslankyni vyjádřit.

Některé projevy jsou avizovány i na tři čtvrtě hodiny. Myslím si, že na některé se dostane dnes, na některé bohužel ne a že budeme pokračovat v tomto bodě v co nejbližším možném termínu na další schůzi. I když většina z vás ví samozřejmě, o čem je novela občanského zákoníku, troufám si zde říci základní fakta.

Tak prosím. Děkuji.

Vyřeší se tím tři druhy základních problémů. Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny vztahy budou mít zákonem uznanou stejnou důstojnost. Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě.